My jsme takto běžně komunikovali se zástupci svazů a komor.

Ale my jsme, víte, vedle reverse charge prosadili kontrolní hlášení, které zlikvidovalo karuselové podvody po třech letech v této zemi. Konstatoval to tehdejší nejvyšší státní zástupce ve své zprávě. Měl jste být na rozpočtovém výboru tento týden, já tam byla, chodila jsem tam velmi často i jako ministryně financí, to si určitě pamatujete.

Měl jste si to poslechnout. A ten přínos nezpochybňujte.

Já ne.

Ta čísla znovu si tady zopakujeme tento týden.

Pan Kastner, zástupce Asociace malých a středních podnikatelů, majitel několika restaurací, mluvila jsem s ním osobně, nemohl přijít, protože bojuje za restaurace, které zanikají v důsledku toho, že nemají na placení energií. To byste se možná taky měl zajímat. Tento týden řekl, že ho tato vláda velmi zklamala. My se tomu budeme věnovat, novele, tento týden.

Neuvěřitelný. Já mám tady už tabulku zpracovanou. Nebudu... já to budu samozřejmě řešit příští týden.

Ani ta o tom ještě nehlasovala.

Srpen je něco, co pro ministra financí je vždycky pracovní měsíc.

Přece se musíte bavit s těmi ministry.

No on zmizel, neodpověděl. Já si myslím, že vás šel asi hledat, aby se na to zeptal. Neuvěřitelnou. Možná, možná, ještě se podívám pořádně do eKLEPu, takže to si řekneme, až, myslím teď na 23, až to bude na pořadu dne. Ale já vám přečtu... já vám přečtu... hned, co to najdu, vydržte, bylo toho moc, těch informací. Samozřejmě, že nad rozpočtem probíhá připomínkové řízení. A teď si představte, on byl vypořádán bez připomínek, takže tam nejsou žádné připomínky. To znamená Bez rozporu ano, promiňte. Bez rozporu, máte pravdu, omlouvám se za špatný termín. Takže panu ministrovi dopravy nevadí, že tam má minus 31 miliard. Včera odpovídal na dotaz pana kolegy Havlíčka, jak to hodlá prostě řešit. Buď ty peníze má, nebo ty peníze nemá!

To budou pecky, ale ty vám přečtu z připomínkového řízení, jak se vyjádřily kraje, města, obce.

Chybějící informace jsou pro územně samosprávné celky vázány zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zásadní a měly by je mít v dostatečném předstihu k dispozici.

Bez čísel.

Takže jak se ten rozpočet vyjednával?

A já vám budu ty položky potom takto brát jednu po druhé. Doprava. Ministerstvo pro místní rozvoj. Kolik se dává na bytovou politiku.